Třetím pro nás velmi důležitým bodem je přijetí potřebné legislativy. Zmiňoval jsem sněmovní tisk číslo 908, a chceme informaci zde na mikrofon nebo jinou formou, kdy bude tento bod zařazen na jednání této Poslanecké sněmovny, pevně zařazen, a kdy ho budeme moct projednat.

A byl bych rád, kdyby to někdo mohl z Ministerstva průmyslu a obchodu vysvětlit.

Dětské, kolega potvrzuje.

Věk, nebo velikost obuvi?

Pro otevřené obchody přece už dnes jsou nastavena jasná pravidla a ta musí platit pro všechny stejně. Nejenom pro supermarkety, ale i pro ty prodejce obuvi, popřípadě prodejce jakéhokoliv jiného zboží. Nikde nikým nebylo zatím dosud prokázáno, že by zrovna v těchto uzavřených prodejnách docházelo k velké koncentraci nakupujících, a tím i přenosu oné nákazy. Naopak velká koncentrace nakupujících je v supermarketech a vidí to každý, kdo nemá klapky na očích. Uzavření služeb nemůže trvat věčně. Stejně jsou realizovány, ale pouze v tzv. šedé ekonomice.

Nechme proto živnostníky podnikat za jasně vymezených pravidel a současně přísné kontroly, včetně postihů za jejich porušování.

Pošleme je na kontroly, pošleme je mezi lidi, pošleme je tak, abychom byli schopni zabezpečit činnost obchodníků a všech služeb v této zemi.

Ale nezlobte se na mě, každý, kdo se projdete po městě v době nočního zákazu vycházení, uvidíte desítky a stovky lidí, kteří jsou mimo bydliště.

Naši spoluobčané jsou mistři ve vymýšlení si čehokoliv.

Otázka je, dělá s tím policie něco a činí se v tom něco? A pokud ano, kde ta oznámení nebo popřípadě ty věci končí? Požadujeme po vládě proto, aby konala. Aby konala v zájmu občanů a aby pro její rozhodování v této nelehké době nebylo jen hledisko medicínské, ale i ta ostatní, která jsem zmínil. Mohlo by se lehce stát, že sice ochráníme stovky a tisíce životů z ohrožených skupin, ale doženeme k sebevraždě desítky jiných. Koho tím myslím, není snad třeba ani uvádět.

Děkuji za pozornost a budu čekat na vyjádření buď vlády jako celku, nebo příslušného ministra.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, také začnu pohledem mimo zdi Poslanecké sněmovny na to, co se děje v naší zemi. V tuto chvíli, kdy my tady jednáme, tak tisíce už unavených, ale v každé minutě profesionálních zdravotníků dělají svoji práci. Ve stejné chvíli desetitisíce, možná statisíce lidí by rády dělaly svoji práci, ale nemohou. A pak jsou tu samozřejmě miliony lidí, kteří jsou nějakým způsobem omezeni ve svých právech, v tom, co běžně dělají ve svých zájmech, ve svých životech, a naším úkolem, proto to zmiňuji, samozřejmě je hlídat, aby nebyli omezeni ani o milimetr nebo o minutu déle, než je to nezbytné.